211. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Neníli interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná. Přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace.

Situace se opakuje. Nezbývá mi nic jiného než navrhnout Poslanecké sněmovně přerušit projednávání této interpelace, protože pan ministr financí je dnes omluven. O návrhu na přerušení bychom hlasovali.

Děkuji vám. Projednávání této interpelace bylo přerušeno. Budeme pokračovat.

Hezké dobré ráno. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán odpověděl na interpelaci pana poslance Vojtěcha Filipa ve věci privatizace státního podniku Mototechna České Budějovice. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno.

Paní poslankyně, páni poslanci, členové vlády, já jsem interpeloval pana ministra spravedlnosti ve věci privatizace bývalého státního podniku Mototechna České Budějovice.